A nezlobte se, pane ministře, ona jenom taková ta vůle v to vítězství, že to dokážeme, a jsme přesvědčeni, že to dáme dohromady, je pro tuhle Sněmovnu trochu málo.

Je to málo. A již nemám nikoho přihlášeného do této rozpravy, takže rozpravu končím a požádám pana ministra o závěrečné slovo. Děkuju, paní místopředsedkyně, ještě jednou.